Ano, takže lidovci jasně říkají: Ukrajina je na prvním místě, přijímání migrantů je na prvním místě a čeští občané jsou jim úplně ukradení.

Je to tak? Je to tak.

Ale samozřejmě ten návrh je Fialovy vlády jako celku. Všichni se shodujeme tady v tom, že je potřeba udělat důchodovou reformu.

Cesta ale přece nemůže být v tom, že v čase, kdy se kvůli neschopné vládě rekordně zvyšují životní náklady, lidem peníze vláda sebere.

Takže vy jste okradli důchodce.

To je politika Fialovy vlády. No a pro SPD my to máme naopak, pro nás je Česká republika a český občan na prvním místě.